Ona opravdu věnovala tomu neuvěřitelné úsilí, vlastní finance, všechno zařídila prakticky sama a rozjela Montessori třídy, což je úžasná věc, když si rodiče mohou vybrat ze způsobů výuky.

Oni ať se rozhodnou, jak se rozhodnou, vždycky budou ti špatní. Když budu do detailu dodržovat veškerá opatření, i když soud rozhodl, že jsou špatná, z našeho pohledu nemají žádnou logiku, tak jedna polovina... Takže ředitel rozhodne tak, že bude striktně všechno dodržovat, a už na něj míří žaloby od jedné půlky rodičů.

Dále, jakým způsobem teď funguje informování, co vlastně ředitelé mají dělat. Nyní, za současné situace, není nic divného, kdy paní ředitelce do datové schránky přijde informace, co má dělat od pondělí ráno, a přijde jí to v neděli večer do datové schránky.

Druhá věc je, že ředitel musí mít čas na přípravu, jakým způsobem to doporučení, nařízení nějakým způsobem aplikovat, aby mohlo vejít v platnost. A jak tady říkal kolega přede mnou, klobouk dolů před těmi řediteli, že už nám nepodávají hromadné výpovědi.

První školní rok, všichni jsme na to koukali, netušili jsme, co máme dělat, nikdo to nevěděl.

Takže paní ředitelka jednoznačně si vytvořila vlastní bojový plán, když to řekneme. Všichni jsme se museli sjednotit, aby to nebylo chaotické, a měli jsme jasnou představu a vizi, jak online výuka bude probíhat. To znamená, že byli jsme na to připraveni. Ale na rovinu, online výuka nikdy nebude plnohodnotná. To znamená, když já tady potom slyším nějaké takové ty náznaky, že by online výuka měla být nějakou normou, plnohodnotným doplňkem prezenčního studia, tak je to krok špatným směrem.

Takže opravdu, online výuka je ta poslední možnost.

Dál už nebudu zdržovat, námětů, jakým způsobem rozšířit pravomoce ředitele, mám samozřejmě v hlavě spoustu. Ale co se týká tohoto projednávaného zákona, určitě podpoříme to, aby ředitelé skutečně ty pravomoce měli větší, a nechali jsme to na nich jako na profesionálech. Také děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. S tou první se hlásí paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.